Připomínám, že usnesení petičního výboru a ústavněprávního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 688/1 a 2 a záznam výboru pro bezpečnost byl doručen jako sněmovní tisk 688/3. Jak si asi vzpomenete, obecná rozprava byla ve středu 12. července přerušena a budeme v přerušené obecné rozpravě pokračovat. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Děkuji. Pan ministr má zájem vystoupit.

Další dotaz, tuším, byl, kdo to bude dělat. Tam si myslím, že by měla být kompetence veřejného ochránce práv. Je určitě zbytečné kvůli tomuto zákonu zřizovat nějaký nový orgán, myslím si, že by to bylo finančně neproduktivní a určitě by to bylo zbytečné. Ještě nějaký dotaz, pane předsedo? Děkuji za vaši vstřícnost. Do rozpravy se hlásí pan předseda Stanjura.

Ale to je první vlaštovka a nemusí být poslední.

Ale ten trend je velmi nebezpečný.

A říkám, těch stížností je určitě víc a budou se opakovat případy, kdy se budou vymýšlet administrativní překážky, aby se ztížilo podnikání českých firem na území členských států Evropské unie. Já vám děkuji. Máte slovo.

Děkuji. Jestliže tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Pan ministr, paní zpravodajka. Není. Návrh na vrácení nepadl, otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku v tuto chvíli. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se opět na závěrečná slova. Není zájem.